Dobré dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády.

Pane zpravodaji, máte slovo. Dámy a pánové, před vámi leží hlasovací procedura, která je na první pohled složitá, ale není tomu tak, protože při těch hlasováních bude velké množství dalších zrušeno. Já bych jenom upozornil na to, co tady přednášel pan poslanec Benda na minulém jednání o tomto zákonu, že před závěrečným hlasováním projednávání tohoto zákona přerušíme.

Doporučuje Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení o návrzích podaných k návrhu zákona v následujícím pořadí: Návrh legislativně technických úprav podle § 95 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny přednesených ve třetím čtení. Dále budeme hlasovat návrh A1.

Dále, pokud nebudou odhlasovány návrhy pod písmenem A, návrh D1 až D4.

Děkuji.

Děkuji vám. Procedura byla schválena. Můžeme tedy začít návrhem A1, pane zpravodaji. Děkuji. Já seznámím ve stručnosti s pozměňovacím návrhem pod písmenem A, byť byl doporučen legislativou rozdělit.

Takže zahajujeme hlasování návrhem A1. Výbor doporučuje.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Děkuji.

Výbor doporučuje.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Děkuji.

Výbor nepřijal stanovisko.

Kdo je proti?

Výbor doporučuje.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Výbor nedoporučuje.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

Výbor nedoporučuje.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut.